Tehdy poslanci vládní koalice, a ten vládní návrh, který se vlastně začlenil do toho poslaneckého návrhu nám říkali, že těch výjimek má být co nejméně i z hlediska notifikace této normy, tohoto služebního zákona, Evropskou komisí, ke které podle mých informací již došlo. Dnes je navrhována stručná, ale myslím si velmi zásadní novela, která stojí za to, aby byla řádně probrána v ústavněprávním výboru, a je proto v pořádku, že tři poslanecké kluby uplatnily veto na zrychlené projednání. Už o tom hovořili předřečníci, ale skutečně doplnění § 67 o ustanovení, věty, že státní zaměstnanec vykonávající službu v Ministerstvu zahraničních věcí nebo Ministerstvu obrany může být vyslán k výkonu zahraniční služby i bez svého souhlasu, nepřevyšujeli doba jeho vyslání jeden rok. Toto je velmi sporné ustanovení.

A já předpokládám, protože nenavrhuji zamítnutí nebo vrácení k přepracování, že toto ustanovení tohoto zákona bude podrobeno debatě v ústavněprávním výboru a že společně s kolegy přijdeme s pozměňovacím návrhem, protože nelze podle mého názoru zaměstnance ve státní službě takto striktně nutit k výkonu služby v rámci služebního zákona. To není všechno, i vládní legislativa v připomínkovém řízení zůstaly některé nevypořádané věci, ke kterým bychom se měli dostat potom při projednávání v ústavněprávním výboru.

Tato služební místa by tak mohla být obsazena bez výběrového řízení osobou, která dosud nevykonává službu ve služebním poměru. Nekonáním výběrového řízení na obsazení volného služebního místa v takto širokém rozsahu by mohl být porušen jeden ze základních požadavků Evropské unie. Já si velmi vzpomínám, jak vládní koalice, když prosazovala služební zákon, tak říkala: je to jasný požadavek Evropské unie, musíme do 1. ledna mít tento zákon účinný. A teď tady její vládní legislativa říká, že tam může být porušen základní požadavek Evropské unie na transparentní státní službu a s tím související transparentní výběrová řízení a systém obsazování volných služebních míst. Protože když už jsme se takto rozhodli zahraniční státní službu začlenit do služebního zákona, když už proběhla notifikace v Evropské komisi, tak teď se přichází s poměrně zásadními změnami. A částečně problematickým se pak také jeví bod 5 návrhu novely zákona, podle něhož by mohli na služebním místě vykonávat státní službu po dobu nejvýše dvou let státní zaměstnanci, kteří nemají uznanou nebo složenou zvláštní část úřednické zkoušky z oboru služby, který je stanoven pro jejich služební místo. Zase by mohlo dojít k porušení dalšího principu státní služby požadovaného Evropskou unií, a to konkrétně požadavku na profesionální státní správu.

Na dvě už upozorňuje vládní legislativa, a to jedno, vysílání na dobu jednoho roku bez souhlasu státního zaměstnance proti jeho vůli, je samozřejmě velmi rozporné. Proto je v pořádku, že tento návrh bude projednáván v ústavněprávním výboru. Myslím si, že je nutné jej zásadním způsobem přepracovat. Děkuji za pozornost. Já děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Šarapatku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, já bych a konto mého předřečníka. Chtěl říct, že jeho připomínky se týkaly spíše formulací, a domnívám se, že není příliš obeznámen s fungováním zahraniční služby. Ale já se spolu s ním domnívám, že ta novela nevyřeší problém na ministerstvu. Já se domnívám, že zahraniční služba by měla být řešena zvláštním zákonem. Já děkuji. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, páni ministři, dámy a pánové, já bych chtěl také krátce okomentovat zejména důvod, pro který jsme vznesli veto na tento návrh zákona, ale navážu na to, co říkal můj předřečník ve faktické poznámce. Myslím, že všechny návrhy, které jsou nám zde dneska ministerstvem zahraničí, respektive vládou jako celkem, ale fakticky zpracované ministerstvem zahraničí, překládány, ukazují na to, že na zahraniční službu se striktní zákon o státní službě v podstatě nehodí. Otázka samozřejmě zní, jestli se zákon o státní službě hodí vůbec na spravování státu. Víte, že o tom mám velkou pochybnost. Přesto si tato vládní koalice prostřednictvím svých poslanců za nadšené podpory Evropské unie vynutila, že zákon o státní službě mít musíme a máme, a myslím, že teď jenom všichni smutně koukají, kromě toho, že se podařilo na úřadech řadu lidí vyměnit a dosadit vlastní, co to dělá a bude dělat do budoucna. Setkáváme se s tím na každém kroku. Státní služba v zahraničí je jenom jednou z oblastí, kde se ukazuje, jak neuvěřitelné problémy to dělá. Já bych měl jednu připomínku k tomu návrhu, toho, co tam chybí. Já jsem předpokládal, že když ministerstvo ohlásilo s velikou slávou, že předloží návrh novely zákona o státní službě k řešení problémů zamini, že první problém, který budou řešit, je problém s velvyslankyněmi, respektive velvyslanci, kterým je přes 70, který vyvolává velké mediální, řekněme, ozvěny.

Ona možná má nějaké jiné řešení, já teď nechci pana ministra nutit k tomu, aby nám ho tady říkal, jestli nám ho říkat chce, nebo nechce. Ale přesto jsem byl překvapen, že jediná věc, která mi připadala, že opravdu spěchá a musí být učiněna, jinak se na konci roku dostaneme do lehce absurdní situace, tak ta v návrhu obsažena není. Úředníci zamini zjistili, že některé věci se pro ně nehodí, protože se jim tak jako blbě rotuje a blbě se vrací z těch zahraničních misí do těch neobsazených míst a zase volně vyjíždí na mise. Tak zkoušejí vymyslet, jak by se jim mohlo rotovat lépe a mohli mít po celou dobu zajištěno, že v té státní službě budou.